Ptám se, zda jsou návrhy na přikázání jinému výboru nebo jiným výborům k projednání, protože organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Prosím, paní poslankyně Válková, váš návrh.

Právě to souhlasné prohlášení otcovství je myslím otázka, která by se ještě měla diskutovat. Děkuji, váš návrh jsem si zapsal. Nevidím, v tom případě dám hlasovat.

Kdo je pro? Kdo je proti?

S tímto návrhem jsme nevyslovili souhlas. Žádné další jiné návrhy nezazněly.